Možná jsme dostali trochu větší strach, a proto teď říkáme, že na určité náboženské přesvědčení uplatníme nějaký metr a nějaké instrumenty a na jiná náboženská přesvědčení uplatníme také jiný metr a jiné instrumenty.

Neuplatňovat rovné podmínky pro všechny je pro nás nepřijatelné. V tomto případě si myslím, že to dokonce ani není ústavně konformní. Ale to není podstatné. Podstatné jsou rovné podmínky pro všechny. To tenhle návrh ruší a rušení rovných podmínek pro všechny je pro nás rušení kousku svobody a rušení kousku svobody nemůžeme přijmout.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo. Víte, ona doba se mění, mění se situace. A to, co bylo bohatě dostačující třeba před deseti lety, zkrátka už nemusí dostačovat teď. A řekněme si to na rovinu, je to vzkaz vůči veřejnosti, že zkrátka si v této republice nenecháme líbit porušování ústavních práv. Děkuji za dodržení času.

Chci jenom velmi stručně připomenout, že islám není náboženství.

Je to něco, s čím se většina národa nikdy nemůže ztotožnit.

Nyní pan poslanec Petr Adam. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Dobrý večer, dámy a pánové. Já jsem ve výčtu autorů, resp. navrhovatelů tohoto zákona zaslechl svoje jméno. A je pravda, že za poslední dobu jsem dospěl k poněkud jinému názoru.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Vůbec nic.

Děkuji panu poslanci Soukupovi. Nyní pan poslanec Kalousek také s faktickou poznámkou a pak ještě faktická poznámka pana kolegy Šarapatky.

Děkuji. Nyní faktická poznámka pana poslance Milana Šarapatky.

Děkuji za slovo, pane předsedající. Tak já tady poslouchám tu debatu... Nevím, kdo jaké má zkušenosti se životem mezi muslimy. Já tedy patnáct let. Co to tady vykládáte? Copak jsme rasisti všichni?

Nyní paní poslankyně Lorencová ještě jednou k faktické poznámce. Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Ale můj předřečník teď tedy vyslovil zásadní souhlas s tím, co jsem tady předtím říkala, nebo nesouhlas?

Nyní... Dobře, tak ještě pan kolega Šarapatka s faktickou poznámkou. Paní kolegyně, nesouhlas. Děkuji. Nyní v řádné přihlášce paní poslankyně Olga Havlová. Děkuji za slovo, pane předsedající. Členové vlády, kolegyně, kolegové, dovolte, abych velmi krátce podpořila tuto novelu zákona o církvích a náboženských společnostech. Je pro mne nepochopitelné, že Ministerstvo kultury vydalo vůbec první stupeň registrace. A teď chci navázat na to, že opravdu islám není náboženství, ale tu registraci dostalo Ústředí muslimských obcí a to je velký rozdíl. Já myslím, že většina z vás vůbec neví, o čem se tady mluví. A tady tato registrace byla vydána a naprosto nesplňuje Listinu práv a svobod občanů, která je nedílnou součástí Ústavy České republiky.

Dovolila bych si tedy připomenout, že podle islámského práva, které nikdo z představitelů Ústředí muslimských obcí nezpochybnil, ba dokonce jej doporučuje pro naši mládež, je žena v podstatě majetkem muže. Může ji bít, pokud sám rozhodne, že neplní dostatečně své povinnosti, může ji zavírat doma, zakázat jí styk s dalšími příbuznými, a dokonce ji pravidelně znásilňovat. To vše v české společnosti klasifikujeme jako domácí násilí a naše ženy před ním společnost chrání. Pokud máte jinou debatu, prosím mimo sál. Naopak v islámu je takové chování normou a islámská žena nemá stejné právo ani u soudu.

Musí mít nejen povinnost se vyjádřit, ale taky musí nést za vynesený odborný posudek zodpovědnost i do budoucnosti. Její stanovisko musí být závazné pro Ministerstvo kultury a ne doporučující, jak tomu je dosud. Jen BIS samozřejmě zaúkolovaná Ministerstvem vnitra totiž může jako jediná skutečně posoudit, jaká bezpečnostní rizika daná církev pro naše občany má a hlavně jestli její činnost skutečně není v rozporu jak se zákony České republiky, tak samozřejmě především s Listinou základních práv a svobod.